Děkuji, pane ministře, přeji hezký podvečer. Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Přihlášena je paní místopředsedkyně Richterová, připraví se paní poslankyně Voborská. Prosím, máte slovo. Tak já opět fakticky upřesním, co se píše v zákoně, protože tady evidentně není vůle si přečíst všechna ta ustanovení, co se týkají například pana radního.